Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Berdychovou.

Absolventi jsou ve školách nezastupitelní, protože jsou to rodilí mluvčí a jsou vzorem pro neslyšící děti a v uměleckopedagogických předmětech mají jednoznačně významné postavení v tandemu se slyšícím učitelem.

Absolventi těchto uměleckých škol s obory uměleckopedagogickými nemají v našem vzdělávacím systému náhradu. Jsou pro školy velkým přínosem, přesto je ředitelé zatím nemohou uznat jako plně kvalifikované.